Děkuji za pozornost.

Já budu stručný, většina tady už byla řečena.

Samozřejmě i to může být otázka, protože dokážu si představit některého majitele takové střední stavební firmy se sto zaměstnanci, který když se teď z mailu dozví, co se na něho žene, bude dávat peníze za různá školení, bude dávat peníze za různé zodpovědné osoby a v podstatě si nemyslím, že zrovna v tomto prostředí ten zákon něco přinese. Ale převažující zájem je, abychom to přijali. A pak jsou samozřejmě různé snahy o vylepšení toho zákona, které mohou mít nějaký dejme tomu racionální základ, ale nikdo mi nevymluví a zaznělo to tady taky přede mnou že poskytování takové sofistikované ochrany anonymním oznámením prostě dobré není.

Pokud se týká rozšíření té oblasti na všechny přestupky, rovněž jsem proti, protože si nedokážu představit, kdybych třeba já měl být tou pověřenou osobou, která pro nějakou firmu zkoumá, jestli nějaké jednání je přestupkem, nebo není, tak vám říkám, že ani se svým právním vzděláním bych to nedokázal možná rozlišit možná po nějakém velkém studiu.

Děkuji. Do rozpravy se ještě hlásí pan ministr pro legislativu Šalomoun. Pane ministře, prosím.

To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Bylo o tom zákoně jako takovém řečeno vše.

Já jako ministr spravedlnosti, který je samozřejmě současně člen vlády, musím trvat na tom, že by naše republika, která je součástí Evropské unie, neměla platit tu pokutu.

Není tomu tak.

Děkuji, pane předsedající.

V případě, že bude tento návrh schválen, jsou nehlasovatelné návrhy A.

V případě, že by tento návrh byl schválen, tak se nebude hlasovat návrh B2, který je totožný.

Děkuju za představení procedury. Hlásí se pan předseda Cogan.

Teď to vyřešíme tím, že budeme prvně hlasovat o protinávrhu k přednesenému návrhu ze strany zpravodaje, to znamená o návrhu pana předsedy Cogana, následně bychom hlasovali o navržené proceduře ze strany zpravodaje. Zaznamenal jsem vaši žádost o odhlášení, všechny vás odhlásím a poprosím vás, abyste se svými identifikačními kartami přihlásili znovu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh procedury? Kdo je proti? Hlasování číslo 162, bylo přihlášeno 138 poslanců, pro hlasovalo 78 .